Takže pojďme se bavit konkrétně. Já si myslím, že vláda by tady měla mít aspoň jednoho kompetentního zástupce, který by se tím zabýval. Nemělo by to skončit pouze tím, že řekneme: Autorské právo, to je složitá materie, které nikdo nerozumí. Dostali jsme petici tady od členů OSA, takže schválíme to, jak to původně bylo, to znamená prostá implementace bez senátních návrhů.

To opravdu nestačí! Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat, já se omlouvám, nejprve paní poslankyně Válková je přihlášena, potom paní ministryně. Můžete dát přednost. Dám slovo paní ministryni. Prosím, máte slovo. Já jenom reakci na pana poslance Michálka. Samozřejmě ty odpovědi připraveny mám, ale nechávala jsem si to do závěrečného slova, abych to shrnula, ale budu reagovat tedy opravdu hlavně na vás. Takže směrnice stanoví, že autorské dílo se může kopírovat na papír, ale ne na noty.

Pak samozřejmě reakce na tu vaši zubní ordinaci. Takže si můžete nastudovat opačný názor soudu. Děkuji, paní ministryně. Faktickou poznámkou teď bude reagovat paní poslankyně Válková, po ní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.

Prostě já říkám svůj názor a laskavě, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, mě nechejte, ať si na svém názoru trvám.

Ale Poslanecká sněmovna teď projednává senátní změnu naší novely autorského zákona, a jak vidíte, tak není rozhodnutá, a já osobně si myslím, že od toho je třeba i petiční výbor, aby se tím zabýval, aby přijal určité rozhodnutí a vyjádření k petici, která nám dorazila, a ne abychom teď hlasovali tak, jak vy zrovna byste v souladu se svým programovým zaměřením pirátské strany potřebovali. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Já musím reagovat, protože jestli jste si z mých vystoupení vzali jenom to, co tady prostřednictvím pana předsedajícího pan Michálek prezentoval, tak mě to mrzí.

To znamená, snažím se dodržet ty věci, tak jak je autorský zákon, i když, jak jsem předeslal, jsem s ním nespokojen, a vyzývám všechny, pojďme o něm diskutovat, pojďme ho změnit podle toho, co tady zaznělo. Já myslím, že dojdeme ke společnému řešení, že umožníme, aby ty malé provozovny musely platit co nejméně, ale nemělo by to být přece zadarmo. Jestliže někdo využívá dílo někoho pro svoje nějaké obohacení, tak by za to měl zaplatit, i když třeba minimum. Díky. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prostě tady za vládu to nikdo nehájí.

Myslím si, že je dobré, aby také předkladatel reagoval v průběhu rozpravy a nenechával si to až do závěrečného slova, kdy na něj nikdo nemůže reagovat, protože to potom není rozprava, to je série vystoupení zakončená monologem. To není rozprava. Takže tady bych byl rád, aby třeba bylo doplněno to vyjádření. A naposledy k paní vážené kolegyni Válkové. My jsme se na petičním výboru nikdy nepohádali, protože já jsem tam nebyl nikdy s výjimkou jednoho případu, kdy jsem tam přednášel registr smluv. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Paní ministryně. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou má přednost. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Nyní má tedy slovo pan poslanec Válek, přihlášený do rozpravy.